Pokud jde o to, co děláme pro občany, tak vám tady jenom chci připomenout několik konkrétních kroků.

Vláda tím chce ulehčit domácnostem, na které dopadá inflace a růst cen.

Nyní se zeptám paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano.

Toto sdílí samozřejmě i řada odborníků.

Pane premiére, máte slovo.

Chci ještě k tomu dodat, že je možné získat na základě rozhodnutí vlády až 95 % dotace na výměnu kotle. Dále jsme udělali to, že jsme upravili podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Všechna tato opatření, která jsme udělali, jsou zaměřena sociálně citlivě. Domácnosti, které jsou složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod třetího stupně a také domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení, mají na dotaci nárok automaticky, peníze nemusí být zájemci předem našetřené. Dotaci bude možné čerpat na základě zálohových faktur.

Děkuji předsedovi vlády za odpověď na doplňující otázku. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský, připraví se Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obrací se na mě občané naší republiky, kteří mají obavu, že budou perzekvováni, pokud budou veřejně uvádět informace na různá témata. Jak budete tedy informovat občany, co je a co není dezinformace, aby nedošlo k potlačení svobody slova, a jakým způsobem budete trestat jejich původce a šiřitele na základě záměru či neznalosti problematiky?

Děkuji za odpověď. Nyní má slovo předseda vlády Petr Fiala. Pane premiére, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Já bych tady citoval odborníky, abychom všichni věděli, o čem mluvíme a co ta dezinformace vlastně je. Tedy za dezinformaci je považována lživá, klamná, falešná informace, která má cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti tak, aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravosti.